Pokud jsme mluvili o výkonu dohledu, i zde vidím trošku problém v tom, že dohled nad výkonem znalecké činnosti vykonává předseda krajského soudu a v případě výkonu dohledu znalecké činnosti, znaleckých kanceláří a znaleckého ústavu potom ministerstvo. A v odstavci druhém se píše, že orgán dohledu je oprávněn posuzovat věcnou stránku znaleckého posudku. No, o to mám trochu obavu, protože věcná stránka znaleckého posudku... Nevím, jestli předseda krajského soudu, popř. ministerstvo bude schopno tuto věc zhodnotit.

Tak ono to bude spíš, jestli je znalecký posudek napsán ve formátu takovém, jakém byl, jestli součet je podtržen dvakrát a já nevím co ještě jiného. Zároveň je uvedeno, že kontrolu provádět a už jsme o tom zde hovořili nejméně každých pět let u tří náhodných posudků. Předpokládám, že tam, kde je činnost znalce, kde těch posudků není tolik, a jsou takové specializované činnosti, že třeba znalec zpracovává jeden posudek za dva roky, že se tím myslí odst. 4, že neexistujíli důvody zvláštního zřetele, tak že ten zvláštní zřetel je právě to, že ta četnost znaleckých posudků pro danou problematiku není taková.

A zeptám se ještě.

Já mám k zákonu některé výhrady, ale vzhledem k tomu, že jsme hodně tlačili na Ministerstvo spravedlnosti, jestli chce tento zákon ještě probrat, resp. docílit jeho projednání v tomto volebním období, aby jej předložilo, trochu mě mrzí, že to je až teď na začátku měsíce března, a tak jako můj předřečník pan kolega poslanec Martin Plíšek vznáším určitou obavu, zda to stihneme v rámci toho legislativního procesu ještě projednat, protože i kolegové v Senátu určitě o projednání tohoto zákona budou mít zájem.

Jsem připraven o této věci jednat a na takovou diskusi už se velmi těším. Nyní vystoupí pan poslanec Marek Benda v rozpravě.

Opakovaně nám slibovalo ministerstvo za tři měsíce bude hotový. Asi dva roky nám říká za tři měsíce bude hotový.

Spíš se podle mého názoru čeká, že to tady Sněmovna zaparkuje, řekne toto nejsme schopni udělat, a ministr spravedlnosti bude chodit po veřejnosti a říkat no, já jsem to tam předložil, já jsem všechny ty problémy těch strašidelnejch znalců chtěl vyřešit, kdyby bylo po mém, tak bylo dávno všechno vyřešeno.

Myslím si, že pokud jsme to měli dělat, tak jsme to tady měli mít před rokem a půl. Měli jsme tu diskusi, která se takzvaně vedla na ministerstvu a takzvaně vedla v komisích Legislativní rady vlády a dalších uskupeních, vést tady a měli jsme se z toho snažit najít nějaké rozumné východisko.

A myslím, že ten problém, který byl dodnes, kdy dodnes to bylo relativně problematické, protože něco ustanovovalo ministerstvo, něco ustanovovali předsedové soudů, tak ten problém se dneska jenom tímto návrhem prohloubí. Já přečtu pro jistotu kusy z původního návrhu stanoviska Legislativní rady vlády k návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Z původního návrhu.

Myslím si, že to tak je zcela legitimní.